Pěkný podvečer, vážené kolegyně a vážení kolegové.

Nicméně vraťme se k tomu, co jsme schválili na hospodářském výboru, a to byly moje čtyři pozměňovací návrhy.

Snažil jsem se to napravit parametricky a nechal jsem celou tu proceduru nebo ten proces, jak to navrhovala vláda.

A to je ta správná cesta.

Jednak kolegyně obě dvě mají pravdu v tom, že ty časy a ta procedura se nedá dodržet. To jsou prostě nesmysly, které opravdu s praxí nemají nic společného. Můžeme si to probírat, já už jsem to tady kolegovi Sklenákovi, prostřednictvím předsedajícího, říkal. Ale jeden z největších problémů, který tam máte, je v tom, že by to platilo pro všechny.

Takže já si myslím, že to, co bychom měli udělat, je přijmout procesně to, co tady přijímala... daly pozměňovací návrhy, které skutečně chápu spíš jako komplexní návrh, kolegyně Pastuchová a kolegyně Aulická, prostřednictvím předsedajícího.

Jak jsem říkal, Německo je opravdu příliš silné. Nemůžeme to čerpat ze státu, ale některý z těch parametrů jsem postavil tak, že firma, která by dělala jeden den v týdnu, nemá právo k přežití, zvlášť že to je ještě na rok. Je samozřejmě nesmysl, aby o tom rozhodovala vláda. Je samozřejmě správné, jak to udělaly kolegyně, a tak dál.

Procesně nevím, jak to udělat, paní ministryně, ale myslím si, že by bylo rozumnější, než to hnát dopředu, to udělat dobře než špatně. A druhý souvisí i právě s tím, co argumentovaly odbory i Svaz průmyslu, současné vedení Svazu průmyslu, a to je, když jsou mimořádné události typu pád letadla nebo povodně, záplavy a podobně, tak že tam mám řadu různých parametrů, aby zaměstnanci, kteří jsou potřeba ve firmě, mohli naopak mít vyšší přesčasovou práci a vyšší účinnost směrem k zaměstnavateli, protože zaměstnavatel naopak některou část firmy bude navíc ještě potřebovat.

Takže to je druhý pozměňovací návrh. Já samozřejmě nejsem natolik konfliktní, abych říkal, že někdo něco blbě udělal.

Děkuji za pozornost.